Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

Na to se velice těším. Prosím, máte slovo. Potom pan navrhovatel Ondřej Veselý. Prosím, pane premiére, máte slovo.

No, takže ty daně nebudu dlouhý takže jak bylo řečeno, neumím mluvit.

A nejsem profesionál. Já nejsem v politice za peníze, posílám všechno samoživitelkám.

A školu. Takže to všechno děláme.

Vážený občane, blokuje primátor Prahy obchvat Prahy.

Takže vlastně a ty malinký, ty nedostanou nic.

Prosím, vaše dvě minuty. Dovolte, abych zareagovala na vystoupení pana premiéra, který neustále opakuje, jak zařizoval peníze na školku v Semilech. To jste tedy mluvil do hodnocení Komise a výběrové komise? A pro pana poslance Volného, který se tady rozčiloval na pana Gazdíka.

Děkuji. Ona je to, vážený pane premiére, pořád stejná řečnická figura, to znamená, když se máte bavit o něčem, co dělá vaše vláda a co je potřeba udělat teď, tak se obracíte do minulosti.

A my vás tady tři a půl hodiny tlačíme k tomu, abyste nějaké řešení řekl, abyste za vládu přislíbil, že obce a kraje dostanou peníze a že to budou peníze, které budou sloužit lidem, protože obce budou schopny lépe než vy ve vašem osmibilionovém investičním seznamu obcí, budou lépe a účinněji schopny ty peníze utratit na investice, které opravdu budou sloužit lidem. A uvedu jeden příklad, jak ta vaše demagogie vypadá. Superhrubá mzda. Všichni to viděli. Já jsem vám nabízel podanou ruku a smlouvu, ať se zavážeme, že tento rok společně zrušíme superhrubou mzdu. No prostě jste to odmítl. Tak nám tady nevykládejte pohádky a radši slibte jako předseda vlády, že něco uděláte pro obce a kraje, což znamená pro občany.